Dobrý den, vážený pane předsedající, páni ministři, vážené paní poslankyně, páni poslanci, přicházím před vás ve druhém čtení s návrhem senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb.

Je to jednoduchý návrh zákona, týká se vlastně toho, aby tradiční čínská medicína, která byla omylem vřazena do zdravotního zákona, vlastně tento zákon opustila a aby se stala součástí připravovaného zákona o léčitelích. Myslím, že to je smysluplný a velmi jednoduchý a logický zákon. Nikdo neříkáme: rušíme tradiční čínskou medicínu. Říkáme, že to není medicína v pravém slova smyslu, a proto by měla být mimo zákon zdravotnický.

Myslím, že už máme klid. Můžete pokračovat.

Prosím o podporu ve druhém čtení. Já také děkuji. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 105/2.

Děkuji.

Děkuji.

Já bych vás velmi krátce ráda seznámila s pozměňovacím návrhem, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě.

Děkuji. Děkuji.

Všeobecné zdravotní sestry již takovou odbornou způsobilost mají, není tedy třeba, aby tento kurz absolvovaly.